Děkuji, pane poslanče. Prosím. Ta odpověď je velmi jednoduchá, pane poslanče. Pro příchozí ukrajinské děti platí naprosto stejná pravidla jako pro české děti. U povinné školní docházky tomu tak není.

Samozřejmě budeme postupovat, a Ministerstvo zdravotnictví, byť nejsem ministr zdravotnictví, bude hlídat tady ty věci. Upozorňuji, že jsme ve válečném stavu a řešíme skutečnou krizi. Snahou Ministerstva školství je také právě po dobu toho přechodného stavu, řekneme do konce tohoto školního roku, vytvářet takzvané ukrajinské jednotřídky a třídy, kde budou ukrajinské děti převažovat. To je naší snahou. Nicméně ano, budou samozřejmě případy, značná část případů, kdy půjdou do běžných škol, tomu skutečně nemůžeme zamezit a tady můžeme dávat jedině doporučení. Já vám děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně, poté vy, pane poslanče.

Takže nemáme žádná speciální pravidla, žádné speciální výjimky pro ukrajinské děti.

Já vám děkuji. A děkuji paní kolegyni za vysvětlení. Takže jestli jsem porozuměl dobře, to znamená, mezi vstupem do školy a případnou kontrolou zdravotního stavu může uběhnout libovolně dlouhý čas, tam není žádný limit.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že žádnou další faktickou poznámku nevidím ani žádné přednostní právo, budeme pokračovat v řádně přihlášených do obecné rozpravy.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl jenom v krátkosti seznámit se stanoviskem klubu ANO k tomuto návrhu zákona.

Dostali jsme dokonce ten první draft někdy ještě před zasedáním vlády.

Svědčí o tom vlastně i jednotné hlasování na školském výboru a také to, že jsem měl možnost se stát spolupředkladatelem tohoto návrhu zákona. Takže hlasováno to bylo jednotně. Asi nemá smysl zopakovat všechno, co tady řekl už pan ministr, a velmi podrobně to i komentoval kolega Berki, který prošel bod po bodu vlastně ten komplexní pozměňovací návrh.

Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Já se omlouvám panu poslanci, ale mezi včerejším večerem a dnešním obědem jsem žádné nové informace nezaznamenal, takže vám odpovím to samé co včera.

Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Já bych chtěl tady na prvním místě poděkovat panu ministrovi, ale i celému týmu Ministerstva školství a nakonec i kolegům ze školského výboru včetně kolegů z opozice, protože takto nějak si představuji skutečně konsenzuální přípravu klíčových zákonů, v tomto případě tedy lex Ukrajina školství. Nebudu znovu opakovat, co zde už říkal pan ministr nebo pan kolega Berki. Nicméně je potřeba také vědět, že některé věci není třeba upravovat ani v této mimořádné době zákonem.

A to neupravuje tento zákon, ale ten předchozí, který zde předkládal pan vicepremiér Jurečka.